Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, jako ministr zodpovědný za vědu a výzkum jste se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že výdaje na vědu se využívají neefektivně. Přitom představitelé Technologické agentury si stěžují, že vláda v loňském roce neschválila jediný nový projekt, což ohrožuje podporu aplikovaného výzkumu. Já jsem osobně velký podporovatel výzkumu a vývoje, zejména toho aplikovaného, a to nejen z důvodu konkurenceschopnosti českých výrobců, ale i z pohledu zachování vývojových a výzkumných kapacit. Proto se chci zeptat, v jakém stavu jsou předkládané a navrhované programy Technologické agentury a jaké řešení vy sám osobně navrhujete.

Přesto se chci zeptat, zda považujete tuto částku za dostatečnou a eventuálně jaká konkrétní opatření ve vědě a výzkumu považujete za nutné přijmout, aby peníze na vědu byly využívány efektivně. A závěrem. Údajně existuje analýza stavu českého výzkumu, která potvrzuje, že systém podpory je roztříštěný a že mu schází centrální řízení. Proto se chci zeptat, vážený pane místopředsedo vlády, kde mohu tuto analýzu najít, abych se s ní mohl seznámit. Děkuji za vaši písemnou odpověď. Také děkuji.

Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych se na vás obrátila s dotazem, jehož obsah myslím vcelku odráží název této interpelace. Již dříve jsem se obrátila na ministra financí s dotazem na provádění dotačního programu na rozšíření kapacit základních škol v okolí velkých měst, který Poslanecká sněmovna schválila na sklonku roku 2013. Pan ministr mi odpověděl, že pokud jde o pokračování tohoto programu, z něhož mám jako předkladatelka návrhu tohoto dotačního programu pochopitelně velkou radost, sehraje klíčovou úlohu Ministerstvo školství, které by a teď cituji mělo poskytnout ucelenou informaci o potřebě výstavby nových školských zařízení zejména v prstenci Prahavýchod a Prahazápad a vyčíslení finančních nároků na státní rozpočet. Ráda bych se proto zeptala na představu Ministerstva školství ohledně potřeby kapacit, které je třeba vytvořit a ohledně finančních nároků na státní rozpočet.

Nebylo by za těchto okolností rozumnější, aby byl spravován přímo Ministerstvem školství? Považovala bych to vzhledem ke změně okolností za systematičtější. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď. Prosím pana poslance Holečka, který bude interpelovat pana ministra financí. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Vážený, ale opravdu již chronicky nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci Čapího hnízda, které nám už tak trochu zapadlo, a myslím, že to je škoda. Je to hezké a silné téma.

Prosím paní poslankyni Hnykovou. Potom pan poslanec Seďa. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, předminulý týden jsme zde schválili malou novelu zákona o sociálních službách, sněmovní tisk 689.

Pozměňovací návrh neprošel. V průběhu rozpravy jsem se vás, paní ministryně, ptala, zda se připravuje změna, protože v terénu se s tímto problémem potýká řada zdravotně postižených a odvolávají se ve správním řízení až k soudům. Musím konstatovat, že jste mi na mou otázku neodpověděla a ignorovala jste i petici zdravotně postižených, pod kterou se během tří měsíců podepsalo 11 373 lidí. Řada vašich kolegů poslanců v roce 2012 bojovala za zdravotně postižené v této Poslanecké sněmovně během schvalování stávajících pravidel. Po seznámení s velkou novelou zákona o sociálních službách zjišťuji, že nedojde ke změnám ani tam. Ptám se vás proto znovu, co v této problematice uděláte pro zdravotně postižené. Jaké změny připravujete při posuzování? Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím pana poslance Seďu. Děkuji, pane předsedo.

Podle zveřejněných informací se tento problém dotýká kolem sta staveb za 130 miliard korun s tím, že je odhadován odklad staveb o tři roky.

Prosím pana ministra.

To jsou stavby, které budou mít posun.

Toto nám umožňuje směrnice Evropské unie, která říká, že EIA nemusí být variantní v případě, že neprotíná žádné z chráněných území Natura 2000 nebo evropsky významných lokalit.

Takže je potřeba si to představit tak, že ten proces poběží paralelně vedle sebe. Jsou stavby, kde by mohlo být delší, protože jsme už v nějaké delší fázi a jsme blízko vydání stavebního povolení, takže tam by prodloužení mohlo mít nějakou větší roli. Ale chtěl bych vás ubezpečit, že děláme všechno pro to, aby se všechny stavby dostaly v tom sledu, jak mají, do realizace.